Také děkuji. Pane ministře, máte slovo.

Co chtěli, to jsem navrhl a to vláda schválila. Tečka. Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo.

Ale mezitím se dramaticky změnila situace.

Děkuji za dodržení času. Další, kdo je s faktickou poznámkou přihlášen, je pan ministr financí. Pane ministře, máte slovo.

Takže můžeme se strašit, ale podle mě tu nejsme od toho, abychom se strašili, abychom děsili občany, funkcionáře, kluby. Přišli, dali tabulky, probrali jsme. A říkám, s čím přišli oni, to jsem navrhl vládě a vláda to schválila, ani míň, ani víc. Tak nevím.

No, to je pravdivá informace.

To je roční spotřeba jednoho menšího bytu v České republice.

Tak ale nikam nedojdeme.

Také děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

Ty tam vůbec nejsou a těch je taky spousta.

Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.

Nebo ano? No, nemůže. Tak proč tady tím ztrácíme čas? Děkuji za dodržení času.

A já jsem nestrašil tím...

Děkuji za dodržení času.

Vy to nevíte? Vy jste pro to hlasovali, já jsem byl proti.

Já tomu vlastně vůbec nerozumím. Já jsem vám řekl, že kolik požádali, tolik dostali. 11 miliard PR Andreje Babiše.

Prosím, můžete nám to sdělit? Děkuji za dodržení času.

A pak tady mám ještě jednu omluvu, a to paní Helena Válková se omlouvá od 16 hodin z pracovních důvodů. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji mnohokrát za slovo. Já jenom poznámku k NSA, věřím, že bude naprosto konstruktivní. Ve Sněmovně již je připravena novela, je podána, je projednána na straně vlády, má stanovisko vlády neutrální.